Než dám slovo řečníkům, seznámím vás s omluvenkami.

Projednávání tohoto bodu jsme přerušili polední přestávkou ve všeobecné rozpravě.

Prosím, paní poslankyně. Děkuji za slovo.

Jsou tam totiž opravdu tisíce lidí zaměstnaných přes agentury.

Je to prostě deset dní prodleva. Považuji to za nelogické, proč takto zadlouho. Děkuji.

V tuto chvíli je to totiž může ekonomicky zničit, protože se to netýká jenom horníků, ale i těch, kteří pracují jako agenturní pracovníci.

Filozofickou otázku, kterou si položím tedy na konci: Když se toto vyjednávalo, kde jste byl vy, pane poslanče, když se tolik horníků zastáváte? Kdybyste ji sledoval, jak říkáte, tak víte, že už dlouhodobě za Karvinsko i za Moravskoslezský kraj řeší jeho budoucnost, protože prostřednictvím pana předsedajícího všichni víme, že těžit se dlouhodobě nebo dlouho už nebude.

Děkuji za čas. Pan poslanec Bartoš není přítomen v sále, takže jeho přihláška propadá.